Požádám pana ministra obrany Martina Stropnického, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a pana poslance Antonína Seďu, který je zpravodajem tohoto tisku 388. Předložený materiál tedy odůvodní ministr obrany České republiky pan Martin Stropnický. Pane ministře, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Rozhodnutí vlády umožňuje realizovat bez zbytečných průtahů požadavky na přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států uvedených v usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1049. Zároveň umožňuje ozbrojeným silám České republiky žádat na principu reciprocity o povolení přeletů přes území států uvedených ve zmíněném usnesení vlády. Část materiálu Předkládací zpráva pro Parlament ČR obsahuje zhodnocení dosavadní praxe při schvalování přeletů a průjezdů ozbrojených sil jiných států přes území ČR a podrobné odůvodnění řešení navrhované pro rok 2015, a to zejména s ohledem na závazky vyplývající pro Českou republiku z členství v NATO. Obdobným způsobem byla problematika přeletů a průjezdů ozbrojených sil jiných států přes naše území řešena i v minulých letech. Děkuji za vaši pozornost.

Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane místopředsedo.

Toto usnesení zní: Petrem Pavlem, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po obecné a podrobné rozpravě výbor pro obranu 1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2015, sněmovní tisk 388, vzala na vědomí. Výbor pro obranu pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Výbor pro obranu ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji panu zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které ale nemám žádnou písemnou přihlášku.

Do podrobné rozpravy také nemám žádnou přihlášku, takže požádám pana zpravodaje, aby přednesl návrh na usnesení. Děkuji, pane místopředsedo.

Poslanecká sněmovna bere na vědomí rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2015. Děkuji.

Parlament může rozhodnutí vlády zrušit.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.